Já jsem komentoval nezávislost, nestrannost mimosoudních orgánů. Nekomentoval jsem nezávislost, takže jsem to neřekl, takže bylo vyvráceno něco, co jsem neřekl.

To je prostě téma nějaké ochrany spotřebitele.

A já jsem tam nezaznamenal jedinou vyvrácenou lež.

Nikoliv, paní zpravodajka taktéž nikoliv. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Zaznamenala jsem žádost o odhlášení, tak vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se opětovně přihlásili svými kartami.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 71 přihlášeno 144 přítomných, pro 79, proti 65, návrh byl přijat a tento návrh jsme tímto zamítli. Proto končím projednávání tohoto bodu.